Děkuji.

Prosím. Děkuji, paní předsedající. Já si dovolím jenom navázat na kolegyni. Prosím vás, včera jsme se probírali rozpočtem a já si pamatuji, že vládní koalice chtěla i snižovat počty úředníků, a já nerozumím tomu, jak se sníží počty úředníků, když se zvýší počty manažerských pozic. Na ty výkonné, na ty, co dělají správní řízení nebo podobně?

Dojde k dalšímu zvýšení.

Jako zpravodaj se totiž v závěru budu vyjadřovat pouze k technickým, nikoliv politickým věcem, tak jsem cítila za potřebu ještě toto říct.

V současné době je povinnost opustit státní službu ve věku 70 let.

Samozřejmě je to i u soudců. Domnívám se, že bychom koncepčně měli tuto hranici 70 let zvýšit aspoň na těch 75, nejenom v tomto služebním zákoně, ale potom i v dalších zákonech. A já si vás dovolím poprosit o to, jestli byste začali už nyní. Děkuji. Děkuji. Omlouvá se pan poslanec Jakob od 12 hodin bez udání důvodu. A prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo. Já bych chtěla tady jenom podpořit to, co tady řekla moje předřečnice. Opravdu praxi v státní službě mám a je tam opravdu dost odborníků, kteří jsou nad věk 70 let, a jenom proto, že dosáhli této hranice, tak jsme se s nimi museli rozloučit s tím, že třeba potom byli jenom najímáni na určité věci. Děkuji vám. Také děkuji za dodržení času. Není tomu tak, já tedy končím rozpravu. A optám se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo? Prosím. Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane premiére, páni ministři, paní ministryně, dámy a pánové, já budu velmi stručný, protože chápu, že je tady dohoda, že se máme dobrat ještě vystoupení k rozpočtu. Já řadu výhrad, které zazněly, uznávám, zejména toho koncepčního charakteru. Myslím, že opravdu novela takhle byla předložena, řeší jenom jeden výsek státní služby.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Nyní se stanoviskem, se závěrečným slovem vystoupí paní zpravodajka. Děkuji, vážená paní předsedající. Jedná se o návrh předsedů pěti koaličních klubů, který řeší, jak říkal zástupce navrhovatele, určitý, pouze určitý úsek služebního zákona, což já jako zpravodaj se domnívám, že není úplně vhodné, že se to mělo řešit koncepčně, navíc, když je avizováno, že příští rok bude předložen do Sněmovny další návrh, který bude řešit služební zákon. Nicméně i já musím kvitovat, že došlo k vzájemnému jednání mezi koalicí a opozicí. Děkuji.

A než přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích, tak bychom měli hlasovat o návrhu na zamítnutí. Děkuji. A k hlasování o návrhu na zamítnutí, který byl podán ve druhém čtení, poprosím o stanovisko pana navrhovatele. Děkuji. A výbor? A já tedy zahajuji hlasování o návrhu na zamítnutí. Kdo je proti?

Návrh na zamítnutí nebyl přijat. A my můžeme nyní přikročit k hlasování o pozměňovacích návrzích.

Takže procedura, prosím. Legislativně technické úpravy nebyly předneseny, takže ty do procedury nemusíme zahrnovat.

Děkuji. Jenom se optám: nyní je prostor, pokud někdo chce navrhnout změnu procedury. Není tomu tak. Budeme tedy prosím hlasovat tuto přednesenou proceduru. Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh procedury? Kdo je proti? V hlasování číslo 100 nás hlasovalo 161, pro 157, proti 0, čili návrh procedury byl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?